Já to udělám za svého kolegu Marka Bendu.

Protože můžete se smát na to termín nemají. V okamžiku, kdy jim pošleme tento návrh zákona, mají 30 dnů. To znamená, nebudeme mít změnu Ústavy a budeme mít zákon, který aplikuje změny Ústavy. Já se omlouvám, to je procedurální návrh, o kterém budu muset dát hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Protinávrh? Pan předseda Sklenák nemá protinávrh. Budeme tedy hlasovat. Odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do doby schválení zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu Senátem, zdali jsem to reprodukoval správně. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu.

Návrh nebyl přijat. Nyní pan předseda Sklenák. Já jenom chci připomenout těm, kteří to nevědí, ale určitě mezi ně nepatří pan předseda Stanjura, že právě senátoři přerušili projednávání ústavního zákona do té doby, než jim pošleme tento zákon. Takže samozřejmě všechny kroky, které činí ODS, svědčí o jediném. Prostě nechce, aby se rozšířily kompetence NKÚ. To je potřeba si uvědomit. A myslím si, že je skutečně nejvyšší čas ukončit dnešní schůzi, a proto dávám návrh, abychom přerušili tuto schůzi do příštího úterý 14 hodin. Tak to je také procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.

Návrh byl přijat.